Děkuji za slovo.

Všichni ti, kteří jsou ohroženi tou situací tak, že už přicházejí o dlouho budované firmy, a to tedy přicházejí, ty krachy začínají rapidně přibývat.

A v neposlední řadě, která by mohla čítat mnohem víc, jsou nesmírně naštvaní také za to, že tamhle u kolegů vpravo je ohrádka z plexiskla, kterou si nemuseli zaplatit já myslím, že bychom je k tomu měli vyzvat, i když tak činí na svoje vlastní rozhodnutí, že porušují základní pravidlo, které tady platí. A daňový poplatník to zaplatí.

Chápu, že páni poslanci si to užívají, že jim to vyhovuje, že si na tom tvoří svoje píárko, ale na druhou stranu, zamysleme se my ostatní, jestli bychom tohle přesně po nich neměli žádat. Já bych byla pro.

Kolikrát už jsme to slyšeli za posledního půl roku se nedá ani dopočítat. Slýchají to neustále.

To znamená netransparentní zakázky a závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, ten už všichni známe. Takže na tyto netransparentní kšefty my rozhodně vládě nouzový stav nemáme potřebu prodlužovat, naopak, a na omezení pohybu také ne.

Rozhodně nezpochybňujeme i celou řadu těch nutných uzavírek, ale zpochybňujeme pomoc, kterou vláda dává nedostatečnou.

Chceme po vládě a opakujeme to vytrvale aby její pomoc byla skutečně efektivní směrem k podnikatelům a živnostníkům, aby byl schválen odškodňovací zákon, který jsme předložili, aby byly odpuštěny odvody živnostníkům, tak jako to bylo dříve v minulém roce, ale pak to vláda už neučinila znovu, protože prostě si v tuhle chvíli zaslouží maximálně naši pomoc, a tohleto je jedna z těch nejjednodušších, aby nemuseli platit ještě i nadále odvody. Chceme, aby zakázky už musela vláda dělat zcela transparentně, aby nemohla pokračovat takováto oblíbená forma soutěžení, která je teď, a chceme, aby měla také plán toho, jak bude rozvolňovat postupně, jak bude navracet život do normálu.

A to je všechno, co je v tuto chvíli potřeba, pandemický zákon, opravdová pomoc těm, kteří krachují, protože už se úplně zapomnělo na to oblíbené heslo, které tady zaznívalo před rokem, že kdo rychle dává, dvakrát dává.

Chceme, aby měli možnost jít i do přírody, kde nikoho nemohou nakazit, a aby zkrátka jsme tady neměli ještě masivnější další vlny, vlny epidemie, obezity, psychických nemocí, chudoby a celé řady dalších potíží, které tato uzávěra společnosti přináší. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové.